Pokud se do té doby samozřejmě několikrát nezmění, protože v okamžiku, kdy vášnivější podporovatelé Lisabonské smlouvy nás přesvědčovali o výhodách této smlouvy, tak my jsme říkali, to je hrozně výhodné, protože to zaručuje, že jeden stát nebude ručit za dluhy jiného státu. Tak se jenom podívejme, jak se situace za tři, čtyři nebo pět roků v evropské politice změnila. Já chci říct, že my samozřejmě jsme pro propuštění do dalšího čtení a pro to, abychom vedli debatu odbornou, ale i politickou, protože tento materiál má ambici ovlivňovat i samosprávu. A není to úplně jednoduché rozhodnutí a mnozí z nás, kteří zasedáme v této Sněmovně, máme zkušenosti se samosprávou, víme, jaké jsou ústavní principy samosprávy, a myslím si, že to patří do celého toho sektoru veřejných rozpočtů.

Já bych chtěl slyšet, ale nemusíte mi odpovídat dneska, ale pokud chcete dneska, v čem neodpovídá ten návrh těchto bloků zákonů fiskálnímu paktu, který chcete podepsat. Já si myslím, že totiž nenajdeme relevantní odpovědi na tyto otázky. Podle toho taky dopadne to hlasování. Děkuji panu poslanci. Prosím, pan poslanče, máte slovo.

Tím předmětem je návrh ústavního zákona a dvou s ním souvisejících zákonů. A já jsem slyšel v podstatě od zpravodaje jedinou námitku, která by za normálních okolností byla relevantní, že to je legislativa a je to kodex takového rozsahu, že by ho skutečně po vážné diskusi s územně samosprávnými celky, se zdravotními pojišťovnami a s ostatními segmenty veřejných rozpočtů měla předložit vláda.

Za námi jsou tři roky usilovné práce.

Zdůrazňuji, že se zdravotními pojišťovnami byly obtížné diskuse, protože i zdravotní pojišťovny jsou samozřejmě významným segmentem veřejných rozpočtů, a po této diskusi trvající více než tři roky máme na stole tuto materii, která logicky vznikala na vládní úrovni.

Protože my jsme s tím samozřejmě museli pracovat tak, abychom pokud možno získali, a vyhověli jsme tam úplně všemu, abychom získali souhlas sociální demokracie, jinak bychom nemohli dosáhnout ústavní většiny. To znamená, myslíteli to vážně, musíte to projednávání vést tak, abychom dosáhli té ústavní většiny.

Deklaruji vstřícnost prodloužit dobu projednávání na 120 dnů, abychom si byli jisti, že to můžeme řádně projednat. Ale prostě ty tři roky práce zahodit a říct: my to předložíme líp... Já myslím, že tomu sami nevěříte. Protože dokonce i na té technické úrovni to budou samozřejmě psát ti samí lidé, kteří to psali nám.

Ale to byla opoziční strana. Teď je to nejsilnější vládní strana a nese tu samou odpovědnost, co jsme nesli my. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Úvodem je třeba říci, že ten návrh ústavního zákona byl předkládán minulé volební období jako vládní návrh. Byl předkládán bez prováděcího zákona. My jsme chtěli, aby to jelo, prováděcí zákon. Já jsem se účastnil komise, kterou pan kolega Kalousek vzpomenul, komise, kterou on inicioval, když byl ministr financí. Musím říci, že jsme tam vznášeli řadu připomínek, ve finální verzi ovšem také řada připomínek akceptována nebyla.

Ano. Prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Stanjurovi.

To pravda je. Bohužel to asi nedokázal prosadit ve vládě, nebo to říkal jenom tak bez toho, aniž by to opravdu chtěl.

Byla tady o tom i zmínka.

Já bych chtěl za prvé zdůraznit, že bylo naprosto jasně řečeno, že sociální demokracie považuje skutečnou nápravu veřejných financí a jejich dlouhodobou udržitelnost vedle naprosto nezbytné podpory ekonomického růstu, a to zdůrazňuji, za jeden ze základních úkolů hospodářské politiky státu.